Současné vedení kraje na to má jiný názor než to předešlé, podporuje myšlenku, že to přímé spojení by mělo být zachováno. Samozřejmě jsem využil této příležitosti, že ta jednání navazují na sebe, a rád bych se pana ministra doprava, pana Ťoka zeptal na to, jestli náhodou ministerstvo nezamýšlí celou záležitost přehodnotit, protože jak já říkám, chcemeli dostat lidi na železnici, tak jim k tomu musíme zajistit veškerý komfort.

Děkuji, pane poslanče. Otevírám rozpravu a pan ministr se již přihlásil a chce reagovat. Prosím, máte slovo. Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji za interpelaci panu poslanci Adamcovi prostřednictvím pana předsedajícího, nebo předsedy, promiňte.

V rámci návštěvy naší vlády jsme tu situaci řešili ještě jednou přímo na královéhradeckém nádraží, byli tam i zástupci Českých drah, takže jsem slyšel i jejich stanovisko. Na základě těchto jednání jsem se rozhodl, že se tou situací budu ještě jednou zabývat. Máte pravdu v tom, že námi navržené řešení je technicky správně, je ekonomicky výhodnější, ale možná by nám to opravdu odehnalo tu skupinu cestujících, o kterou stojíme, aby nám jezdila tímto vlakem. Pak jsem musel uznat i druhou věc, že vlastně tento rychlík do Trutnova byl jediným, který ve veřejné službě jezdil do kraje, a že by bylo od nás neférové, kdybychom jediný spoj zase zrušili. Takže bych chtěl říct, že se tím chci znova zabývat, budeme to probírat a budu hledat řešení tak, abychom vyhověli co možná nejvíc tomuto požadavku. Děkuji panu ministrovi. Ptám se, zda má ještě někdo zájem.

Jinak musím říct, že my všichni, nebo vy, kdo působíte ve veřejné správě, ve státní službě, tak víte, že kolikrát ekonomicky nejvýhodnější řešení nejsou ta nejlepší.

Znovu zopakuju, že Trutnov... Chápu to, že Trutnov je pro některé prostě už pusté pohraničí, ale není to tak.

Děkuji. Já vám děkuji, pane poslanče.

Jsem radní pro dopravu ve Středočeském kraji a u nás máme vlastně opačné problémy, protože čím dál tím víc lidí cestuje ze Středočeského kraje do Prahy hromadnou dopravou. Denně je to zhruba více jak 200 tisíc cestujících autobusy a přes 140 tisíc vlaky, kde třeba byl za poslední rok nárůst téměř 10 %.

Děkuji za pozornost. Já vám děkuji, pane poslanče. Není tomu tak, rozpravu končím. Ptám se pana poslance, zda má zájem navrhnout nějaké usnesení. Není tomu tak, takže já vám děkuji a končím projednávání této interpelace. Nyní mi dovolte přečíst několik omluv.

Konstatuji, že jsme pro dnešní den ukončili projednávání odpovědí na písemné interpelace poslanců.